Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, paní ministryně a pane ministře, já většinu poznámek, co mám, si nechávám na svůj proslov. Nicméně jak bylo řečeno, skutečně hodlám zareagovat pouze na to, co tu bylo. A chci zareagovat na poznámku, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, na pana Hellera. Za prvé. Křik není argument. A za druhé. Já jsem ještě nezažila, že by tady někdo zpochybňoval nebo shazoval poslanecký mandát, který vznikl nástupnictvím.